Vážený pane ministře, jak je možné, že ústřední orgán státní správy ve svém legislativním aktu ve všeobecně závazném právním předpisu, takto hrubě porušuje úřední jazyk státu? A za druhé, co hodláte učinit pro nápravu? Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci.